Já bych chtěla poděkovat paní ministryni, která říká ano, pokud se týká návrhu, který je předložen Senátem. Odstraňuje nedostatek, se kterým skutečně bojujeme.

Znovu říkám, že tedy prosím, tak jak jsem byla pověřena, o schválení senátní verze. Určitě odstraňuje nedostatky vůči vlastníkům pozemků alespoň tak, jak to bylo možné, a určitě odstraňuje i nedostatky, které jsou závažného právního charakteru. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní senátorko. S faktickou poznámkou se hlásí ještě pan poslanec Petr Bendl. Děkuji za slovo. Kdo z vás někdy projednával územní plán?

Zastupitelstva to projednávají. Vyzývají ty lidi. Takže není pravda, že by se někomu objevila silnice najednou nebo nějaká liniová stavba, aniž by neměl šanci se to dozvědět. Všechny ty...

Mají šanci všichni. A koneckonců kolem něj jsme tady diskutovali už dlouhou dobu, jak strašně důležitý je to dokument. Ono už je pozdě, protože je v územním plánu, je definovaná, je tam řečeno, kudy půjde veřejně prospěšná stavba a co to je a co s tím souvisí. Děkuji vám, pane poslanče. Přečtu omluvu.

Děkuju za slovo.

Takže jako pokud si tady budeme vymýšlet věci navíc, tak opravdu tato země se nikam nepohne. Takže já se připojuji k tomu, co tady říkal pan poslanec Bendl vaším prostřednictvím. Má pravdu, protože skutečně jestli tady s tou zemí chceme něco udělat, tak ten stavební zákon nabízí tu možnost, abychom se opravdu pohnuli. Děkuji. Paní senátorka. Prosím, máte slovo.

Má pravdu.

Vůbec. Má pravdu pan poslanec Bendl, který říká, že to je v zásadách územního rozvoje.

Zeptejte se lidí, kdo z těch lidí je schopen skutečně sledovat, co všechno je v zásadách územního rozvoje.

A řeknu, jenom z úcty a z toho, že ten vlastník má nějaká práva, která garantujeme Ústavou, bychom měli zachovat alespoň tu informační povinnost.

Tím vás samozřejmě nechci přerušovat. Klidně dokončete svůj projev. Ale žádám ctěnou sněmovnu, abychom projednali tento zákon v klidu. Eviduji dvě faktické poznámky. První pan poslanec Zemánek, další pan poslanec Bendl. Dobře. V tom případě pan poslanec Bendl s faktickou poznámku. Musím zareagovat na to, co říká paní senátorka, protože prostě nemá pravdu. Já byl zaměstnancem jednu dobu dokonce městského úřadu a měl jsem územní plán na starosti, toho času tady s panem ministrem , členem tehdy ODS.

Není pravda, že by se tam mohlo postavit něco, co nemá občan šanci se dozvědět. Je k tomu vyzýván několikrát. Tak prosím vás, paní senátorko, tohle neříkejte. Není to pravda. Nevidím žádnou přihlášku. Žádnou přihlášku nevidím. Prosím. Vážený pane předsedající, vážená drahá Poslanecká sněmovno, myslím si, že toto cvičení s novelou stavebního zákona nám všem ukázalo, že opravdu Česká republika potřebuje změnu v systému stavebního práva v České republice. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový stavební zákon a zároveň nový zákon o vyvlastňování. Chtěla bych poděkovat každé poslankyni a každému poslanci, ať jste hlasovali, nebo nehlasovali pro tento zákon v posledním čtení, ve třetím čtení, nebo budete dnes, protože mnozí z vás jste mi pomohli ten zákon dotáhnout až sem. A novela stavebního zákona v podstatě pro mě osobně byla to nejtěžší na Ministerstvu pro místní rozvoj. A dovolte mi nyní, omlouvám se vám všem prostřednictvím pana předsedajícího, s velkou pokorou a respektem poděkovat svému týmu na Ministerstvu pro místní rozvoj, protože je to ten tým, který strávil tisícovky hodin na přípravě této novely.